Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat po přestávce pro poradu klubu Pirátů.

Zjistíme aktuální stav ve sněmovně, a jakmile se ustálí počet přihlášených, začneme podle schválené procedury rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Počet přihlášených je ustálený, můžeme začít hlasovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy D1 až D5. Budeme hlasovat pozměňovací návrh označený D6 poslance Jana Hamáčka, který se věnuje úpravě pro příslušníky ve výslužbě. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Tím, že jsme přijali návrh D6, stal se návrh A1 nehlasovatelným, tudíž bych přešel na další hlasování, a to návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním. Jedná se o návrhy Zdeňka Ondráčka.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 151. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko výboru je doporučující. Zahájil jsem hlasování číslo 152. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 153. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod označením C pana poslance Lukáše Koláříka, který řeší dobu odpočinku. Stanovisko výboru je bez stanoviska. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh? Návrhy předložil poslanec Jan Hamáček. Stanovisko výboru je bez stanoviska. Odhlásil jsem vás všechny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ano, byly vyčerpány a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.